To jsou kroky, které naše vláda udělala na podporu průmyslu, na podporu velkých podnikatelů vedle těch kroků, kterými jsme pomohli občanům, kterými jsme pomohli veřejnému sektoru a kterými jsme pomohli živnostníkům a drobným a menším a středním podnikatelům. Pokud jde o to samotné německé opatření, protože ještě neznáme jeho parametry, ani nevíme, v jakém rozsahu bude moci vstoupit v platnost. I pro Německo platí stejná pravidla jako pro ostatní země Evropské unie. Děkuji, pane premiére. Táži se paní poslankyně, zda má zájem položit předsedovi vlády doplňující otázku? Má zájem. Prosím, máte slovo. Ještě bych se chtěla zeptat vy jste říkal, že vlastně pro velké podniky také něco máte, ale pouze to je do spotřeby 4 200 megawatthodin roční spotřeby. Necháte tedy velké podniky padnout? Děkuji, paní poslankyně. Pan premiér vám odpoví na vaši doplňující otázku. Prosím, pane premiére, máte slovo. No, to nemůžeme srovnávat německou podporu a českou i z hlediska toho, jaké jsou rozdíly mezi oběma zeměmi, ale přesto můžeme srovnávat to, co Česká republika udělala pro občany, pro domácnosti, pro drobné a střední podnikatele, pro veřejný sektor, s tím, co pro ně dělá Německo. A to, že hledáme tady všichni nějaké řešení, jak pomoci velkým podnikům a průmyslu, to je pravda.

Ale příklad Německa a příklad tady těch 200 miliard eur nám jasně ukazuje, že volání po evropském řešení je správné, protože pokud přistoupíme na to, že budou spolu soutěžit národní rozpočty, že budeme soutěžit navzájem bez ohledu na otevřený prostor Evropské unie, když budeme soutěžit o to, kdo a jak více podpoří vlastní průmysl, tak co se stane vzhledem k síle České republiky? No, z takovéto soutěže nevyjdeme jako vítězi a nemůžeme z ní vyjít jako vítězi, takže toto nemůžeme připustit, musíme jít cestou evropského řešení pro velké firmy a využívat všechny možnosti, které máme, což česká vláda nepochybně dělá. Děkuji, pane premiére, za dodržení času. Ještě než dám slovo třetímu vylosovanému, panu poslanci Radku Kotenovi, přečtu omluvy.

Děkuji, paní předsedající.

Co se týká zastropování energií, samozřejmě je to sice krok dobrým směrem, nicméně to zastropování je poměrně na vysoké úrovni a bude likvidovat jak naše podniky menší, větší, budou se výroby stěhovat mimo Českou republiku a bude to indukovat poměrně velkou nezaměstnanost. A já se divím, protože ODS jako pravicová strana vždycky byla proti přerozdělování finančních prostředků, které někdo získá v podnikání, a to přesně se nyní děje, to znamená, sektorová daň, daň podniků, které vydělávají na energetické krizi, a vy to chcete přerozdělovat.

Děkuji za odpověď. Odpoví vám nyní pan premiér. Prosím, máte slovo, pane premiére.

Jsem přesvědčen, že je to potřeba změnit, ale na rozdíl od předcházející vlády, která o tom mluvila a neudělala v tom nic, my v tom něco děláme. Musím také ale otevřeně říct, že vůle k tomu, aby se změnil systém emisních povolenek tak, že se zruší, ta vůle mezi většinou evropských států absolutně není a takovouto většinu nemáme a nezískáme ji.

Je to jeden z nástrojů, jak dosáhnout klimatických cílů, jak se o tom mluví v Green Dealu, který Andrej Babiš odsouhlasil a zavázal Českou republiku být klimaticky neutrální v roce 2050 bez nějakých kompenzací, takže nám nezbývá než ve zmírňování těchto povinností začít něco dělat a naším cílem v první řadě je, abychom snížili ceny těchto povolenek, aby měly menší dopad na cenu elektřiny, tepla nebo pro výrobu průmyslových podniků. Musím říct, že jsme v tom vyjednávání docela úspěšní. To jsme vyjednali, to je konkrétní výsledek této vlády. Znamená to, že občané budou platit za teplo méně, než by v jiném případě platili. Závisí to na trialogu Rady, Komise a Evropského parlamentu, který právě probíhá. My se budeme snažit, aby skončil ještě v průběhu českého předsednictví.